Děkuji panu kolegovi Jakubčíkovi vaším prostřednictvím. Já tedy pouze odpovím na slova, která tady padla od pana ministra, protože si myslím, že v té reakci pan ministr nějakým způsobem reagoval a ta reakce na to si myslím, že je správná.

Proto to, co udělalo Maďarsko, které bylo zavrhováno, byla jediná správná volba, kterou mohlo udělat, a fotografie, které jsme viděli z Maďarska, mohly být i od nás. Navrhovali jsme ochranu hranic už několik měsíců zpátky. Další. Ano, vláda se postavila, a samozřejmě je to chvályhodné, proti povinným kvótám, ale ten bohužel krok dva už tam nebyl, a to že ve chvíli, kdy jsme byli přehlasováni, tak jsme se měli postavit a žalovat toto rozhodnutí u Evropského soudního dvora. Já jsem se několikrát ptal pana premiéra jak tady ve Sněmovně, tak na výboru. Ani jednou mi neodpověděl, z jakého důvodu ve chvíli, kdy je ČR jako suverénní stát přehlasována, se neodvolá proti tomuto rozhodnutí, ačkoliv podle zprávy Ministerstva vnitra, podle vaší analytické zprávy, pane ministře, by šance na to vyhrát tuto žalobu byla relativně velká. A myslím si, že toto bude následovat i v dalších měsících, o kterých hovořil kolega Jakubčík, v případě, že se bude mluvit o dalších povinných a dlouhodobých mechanismech, a mluvit se o nich bude, protože když pan premiér odjížděl na Evropskou komisi, tak říkal nebude se tam o tom jednat a samozřejmě se tam o tom jednalo, aniž by se sice rozhodlo, ale jednalo se o tom. Bude to tady do budoucna.

Chce se to po nás a musí to dodržovat i lidé, kteří přicházejí. Pokud utíkám před válkou, zůstanu ve státě, který mi poskytne bezpečnost, kde se nebude střílet. Nebudu se snažit za každou cenu dostat a vybírat z katalogu zemí, která mi dá největší sociální dávky. Prostě tak to je. To je to, co říkáme, to je to, co vyčítáme vládě, aby postupovala tímto způsobem. Když Úsvit předkládá tento návrh, tak je hlasováno proti. Proto se ptáme i proč.

Samozřejmě jsou lidé, kteří toho využívají, ale všeobecně to není správné. Nyní dvě faktické poznámky.

Já se omlouvám a končím. Já si myslím, že vláda dodržuje někdy platné právní předpisy až příliš. Nyní pan kolega Soukup, poté také s faktickou poznámkou pan ministr Chovanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já sám jsem osobně poděkoval panu ministrovi vnitra. Já bych vám chtěl odcitovat, co řekli o islámu lidé, které v žádném případě nemůžeme obviňovat z toho, že by byli xenofobní.

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr vnitra, poté faktická poznámka Tomia Okamury a potom pana poslance Jakubčíka.

V tom případě pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak to si snad děláte legraci!

Takže chápu, že se mě jako opozičního politika ptáte, co máte dělat jako vláda v rámci právních zákonů. Já vám rád poradím, ale dobré by bylo nejprve odstoupit z vlády a dát prostor opozičním politikům, aby to trošku ukázali, jak se to má dělat, a já vám potom v praxi poradím. Já ty zákony mám napsány, už tady byly, vy jste je zamítli a rád budu spolupracovat. Ale konkrétně k našemu návrhu. My jako jediné hnutí a strana v Poslanecké sněmovně, naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace do ČR. My návod máme: nulová tolerance. Vy tolerujete nezákonné jednání a naopak jste vyčlenili několik miliard korun na podporu nezákonného jednání a nezákonných imigrantů na úkor sociálního zabezpečení pro české občany. A skutečně znovu opakuji, připadá mi úplně tristní, že se mě bývalý ministr spravedlnosti a vysoký činitel této vlády ptá, co máte dělat v rámci současných zákonů.